V případě akciové společnosti Krátký film Praha je však situace naprosto odlišná. Ministerstvo kultury ze své pozice nemůže jakkoli zasahovat do činnosti soukromoprávních subjektů, a nemůže tedy žádným způsobem dohlížet na archiv Krátkého filmu ani zajistit jeho zpřístupnění. Ministerstvo kultury nedisponuje soupisem majetku, který po transformaci ze státní organizace na počátku 90. let přešel na společnost Krátký film.

Krátký film Praha ale odmítal toto právo Národnímu filmovému archivu uznat a hmotné substráty zadržoval. Na základě tohoto rozdílného postoje k výkladu zákona spolu byly tyto dva subjekty v soudním řízení, jež bylo posléze ukončeno vzájemnou smlouvou. V současné době probíhá jejich komunikace v rámci standardních obchodních vztahů. Vysílání předmětných filmů je tedy možné. Ministerstvo kultury si je vědomo velkého kulturního významu filmů a dalších předmětů, které původně patřily státní organizaci Krátký film v rámci Československého státního filmu, ale Ministerstvo kultury nemá zákonnou možnost pořizovat soupisy majetku soukromoprávních osob, k čemuž například vyzývá petice z konce loňského roku nazvaná Kde je Maxipes Fík? Jakákoli legislativní změna by v tomto ohledu vedla k zásahu do oprávněných zájmů soukromých osob. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Prosím paní poslankyni. Vážený pane ministře, já chápu legislativu a zasahování, nicméně tady se jedná skutečně o kulturní význam a ty skupiny, které na to upozorňují, očekávají od Ministerstva kultury přece jenom, že něco konat bude.

Jednak aby se neztrácelo kulturní dědictví a za druhé, aby skutečně ty výnosy byly využity pro to, pro co by měly být. Prosím pana ministra. Ano, souhlasím s tím, že se to týká velké a důležité součásti našeho kulturního dědictví. Národní filmový archiv se snaží alespoň kooperovat, jak jsem už řekl ve svém předchozím příspěvku, v rámci smluv, k jejichž uzavření došlo na základě soudního řízení. Jak jsem už uvedl, my nemůžeme vstupovat přímo do soukromoprávních vztahů.

A Česká republika nebo česká tvorba v tomto případě platí dokonce za příkladnou pro řadu zemí Evropy. Co se týká financí, souhlasím s vámi, že by měly být ty zisky investovány zpět do rozvoje. Ale tady jsou jaksi legislativní možnosti velmi omezené. Lze to jedině na základě těch smluv, které jsou a které podle mých informací nefungují špatně, ale bohužel ta možnost je do značné míry omezena platnými právními předpisy. Také děkuji. Prosím paní poslankyni Matušovskou. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové. Vážený pane ministře, ráda bych se na vás obrátila v otázce rozvoje železnice.

Je to podle vás standardní postup? Nedoplatí na to pravidelní uživatelé železniční dopravy, kteří primárně užívají vlaky na dojíždění do zaměstnání? Poslední dobou se cestující na železnici vrátili.

Není to úplně jiná situace? V jaké koncepci chce tedy ministerstvo pokračovat? Přeci díky vašim opatřením musí občan řešit, kde a jak si koupí jízdenku.

Prosím pana ministra.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně Matušovská prostřednictvím pana předsedajícího, ne, nechceme. Určitě nechceme a nebudeme vyzobávat žádné hrozinky a nechceme řešit situaci, jakou řešila Velká Británie po divoké liberalizaci. Nicméně v odpovědi na vaše otázky začnu od vašeho posledního podnětu týkajícího se linky R25 Plzeň Most. Kladete otázku, zda je cílem koncepce Ministerstva dopravy zajistit vše, co se dá, pro soukromé dopravce. Rád bych uvedl, že Ministerstvo dopravy má smlouvu o veřejných službách uzavřenou s dopravcem jiným než Českými dráhami pouze na jedné lince, tedy na lince Plzeň Most, což je jedna z nejméně výnosných linek v objednávce Ministerstva dopravy. A tady bych ještě řekl, je to jedna z linek, o které už vláda České republiky svým usnesením rozhodla, že se postupně otevírat bude, takže my tady plníme usnesení vlády.

K tomuto oznámení nebyly uplatněny žádné námitky. Tento proces byl naprosto standardní a vedl oproti stávající smlouvě s Českými dráhami ke zřetelným úsporám veřejných prostředků, a to ve výši asi 8 mil. korun ročně při zachování identického rozsahu služeb zajišťovaných při částečně vyšší kvalitě poskytovaných služeb. Souhlasím s vámi, že dosažení tarifní integrace je logické a účelné.

Ministerstvo dopravy koná kroky, aby činnost dopravců v této věci podpořilo.

A náš úřad bude nadále usilovat, aby tarifní integraci podpořil.

My jsme za ministerstvo řekli, že do toho procesu aktivně vstoupíme, a vstupujeme a připravujeme kroky. S potěšením jsem si přečetl, že najednou České dráhy prohlásily, že proti tarifní integraci nejsou.